Výška tohoto televizního poplatku, tedy hlavního zdroje financování České televize, je dlouhodobě konstantní.

Bohužel mi ale v analýze zprávy o hospodaření České televize chybí analýza změn ceny vstupů potřebných pro výrobu vysílání televizních pořadů, například.

Z tohoto pohledu je zřejmě nevyhnutelné přehodnotit, zda v důsledku technologického pokroku nedochází k posunu ceny výroby.

V této činnosti je nevyhnutelné pokračovat a je také nevyhnutelné začít diskusi o neakceptování problematiky černého pasažéra na této veřejné službě. Myslím a doufám, že i toto bude jedna z hlavních agend nového generálního ředitele v České televizi. Dle publikovaných údajů je ke konci roku 2021 v České republice celkem 4,5 milionu hospodařících domácností, přičemž ke stejnému období Česká televize evidovala 3,3 milionu domácností přihlášených do evidence poplatníků. A tady je dobré podotknout, že Česká televize má nástroje k osvětě českých občanů v této problematice, které by měla efektivně využívat a získávat tak další příjmy do svého rozpočtu. Musím se zastavit také u personální problematiky. Počet zaměstnanců ve vazbě na výrobu pořadů České televize je dlouhodobě fixní. Elektronizace a digitalizace, o které slyšíme všude, se vůbec neprojevuje na klesajícím počtu zaměstnanců v České televizi. Myslím, že toto určitě stojí za úvahu do budoucnosti, protože neustále slyšíme o zeštíhlení státní správy, a domnívám se, že právě v důsledku digitalizace by mělo docházet i ke zeštíhlení počtu stavů v České televizi.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji.

Není tomu tak. Přistoupíme k podrobné rozpravě. Prosím o návrh usnesení. Děkuji za slovo.

Žádnou takovou přihlášku nevidím. V tom případě končím podrobnou rozpravu.

Budeme hlasovat o usnesení, které načetl, respektive na které se odkázal pan zpravodaj v podrobné rozpravě. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh usnesení?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Končím projednávání tohoto bodu.